Takže co tedy? Jak se to tedy bude měnit?

A prosím vás, nepleťme si náhradu hotových výdajů to jsem si všiml potom následně.

Já jsem překvapen z kvality předloženého tisku. Já jsem překvapen z počtu faktických poznámek. Nyní bude pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Komárek.

Já jsem dneska pochopil, že tady je i možnost předložit návrh, který vlastně nechci. Já předložím návrh, který nechci, a tím pádem docílím toho, že stávající legislativa platí zase půl roku, rok atd., takže já tím selským rozumem se ptám předkladatele.

A bylo to o tom, že paní ministryně, která je zodpovědná ministryně, řekla ano, je tady určitý návrh, který není optimální, dejte nám 60 dní.

Děkuji, pane poslanče Urbane prostřednictvím pana předsedajícího, já se učím rychle. Děkuji za lekci. Díky. Pan poslanec Komárek s faktickou poznámkou. Příjemný dobrý večer, dámy a pánové. Já asi nedokážu bejt tak vtipnej jako kolega Hájek, ale to bylo vtipný promiňte, pane Chvojko, na mikrofon a prostřednictvím pana předsedajícího, i když to už je mimo jednací řád. Ale úplně vážně.

Já bych zcela jistě opravil pana poslance Komárka, že pan poslanec Polčák není předkladatelem tohoto tisku.

Ne, úplně vážně. Není divu, že poslanci hlasují podle toho, co jim velí svědomí, a nehlasují stádně. Jestli někdo chce jednotné hlasování o zákonu, který je takhle kontroverzní, tak je to možná trošku přehnané. Já si myslím, že pokud hnutí ANO hlasuje každý za sebe, je to naprosto v pořádku a nemá smysl si z toho dělat legraci. Ani si nemyslím, že to je nějaká lekce hlasování podle svědomí. Je to něco, k čemu jsme se zavázali, když jsme skládali poslanecký slib. Já zde mám čtyři faktické poznámky a jedno sdělení před těmi faktickými poznámkami.

Dám ještě prostor panu poslanci Pilnému k faktické poznámce, ale pokud na vás se také dostane, pane poslanče. Dámy a pánové, když se jedná o změně jednacího řádu, tak je nám připomínána demokracie. Demokracie je jako mince, má rub a líc, to znamená, že má práva a odpovědnosti. Na tu odpovědnost občas zapomínáme a ta demokracie samozřejmě nefunguje jenom v této Sněmovně, ale funguje i uvnitř poslaneckých klubů. Jednáme o poměrně závažném zákonu, který se týká mnoha lidí, to znamená, že probíhá demokratický proces uprostřed klubů. Chtěl bych jenom podotknout na adresu pana poslance Urbana prostřednictvím pana předsedajícího, že jednáme poměrně klidně, nedochází téměř na facky, jako když jsme tady jednali před obědem o Ukrajině. Další faktická poznámka pan poslanec Tejc. Pan poslanec Polčák tady hovořil o tom, že se Sněmovna dělí na ty, kteří ten zákon chtějí a nerozumí mu, a ty, kteří ho nechtějí, protože mu rozumí a jsou kvalitní právníci. Já bych toto dělení chtěl odmítnout, protože si myslím, že přece jen po více než deseti letech praxe v advokacii umím posoudit to, co jsou to náklady řízení, a v tomto případě moc dobře vím, o čem budu hlasovat. Budu hlasovat o tom, zda chci teď co nejrychleji řešit stav, který je nevyhovující, to znamená skutečně vysoké náklady řízení, které jsou dnes mnohdy ve prospěch některých konkrétních skupin, které skupují hromadně pohledávky, anebo je chci řešit, ale počká to několik měsíců, anebo je nechci řešit. Pan poslanec Benda stahuje. Pan poslanec Polčák faktická poznámka. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl omluvit panu poslanci Komárkovi, že jsem na něj tedy pokřikoval z lavice, nicméně pokud po všech mých vystoupeních někdo nepochopí, že nejsem předkladatelem takového návrhu, tak mě to poněkud překvapilo, tudíž za své rozčilení se tímto omlouvám. Za druhé, musím tedy říci na margo toho, co řekl pan kolega poslanec Tejc představa, že nejrychlejší cesta je cestou zákona, je úplně absurdní.

Jedna věc by měla být zachována. Prostě náklady řízení by měl zejména platit ten, kdo je zavinil.

Já skutečně bych takovýto návrh zákona nepodepsal, tudíž nejsem jeho předkladatelem.

Všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na základě diskuse, která proběhla v posledních desítkách minut, si dovoluji konstatovat, že vaše osvícené nařízení o zákazu nalévání alkoholu projevilo se jako zcela neúčinné. Dovolím si proto doporučit, poraďte se, prosím, s paní místopředsedkyní Jermanovou a navrhněte něco efektivnějšího, nebo to zrušte.